A hlavně vidíte jednu konkrétní věc, pane poslanče. Jako ministr vnitra a to mi tu legitimitu dává jsem nikdy do žádného vyšetření nezasahoval. Viděl jste někdy nějaký článek, poznatek, jakoukoliv informaci o tom, že by tady bylo něco netransparentního, co bych z pozice ministra vnitra dělal vůči vyšetřování? Pokud ano, řekněte to, řekněte to tady na mikrofon a já po vás budu chtít jakýkoliv důkaz. Naopak se stávalo obvykle v historii této země, že ministr, který byl na daném ministerstvu, v době jeho ministrování naopak zcela rovně a otevřeně docházelo k vyšetřování politika z jeho vlastního hnutí. Tak často se to v minulosti nestávalo. Naopak, policie pracuje transparentně. Pokud nejsme populární v této těžké době, ve které jsme, to se vládám stává.

Děkuji. Je zájem o doplňující otázku pana poslance, prosím.

Tuto agendu nikdo za posledních jedenáct let za žádného předsednictví neotevřel, Chorvatsko na to dlouhodobě čekalo. Já si toho velmi vážím, protože my jsme tady přinesli velký benefit českým občanům. Víme, že chorvatské moře považujeme bezmála za moře své. Oni teď bez toho, aby museli čekat na slovinskochorvatských hranicích, v pohodě projedou a užijí si jistě letní dovolenou. Dobře, takže to byl jeden z výsledků toho evropského předsednictví, výsledků této vlády, který určitě i českým občanům přinese nějaký benefit. Pokud si toho Chorvaté váží jako naši blízcí přátelé, já bych rozhodně jejich státní vyznamenání nějak nezesměšňoval. Třeba jednou taky nějaké dostanete. Přistoupíme k další interpelaci. Prosím, máte slovo.

Závěr: Ministerstvo dopravy doporučuje vytvořit jednotnou centrální evidenci vykonávaných exekucí mimo registr silničních vozidel. Tady je ta písemná odpověď.

Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, především přímá odpověď na tu otázku. Rád bych inicioval společné setkání vaše, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva dopravy s tím, že ho uspořádáme v dohledné době a požádáme o účast i Exekutorskou komoru, která v tom hraje významnou roli.

Základní parametr odlišnosti spočívá v tom, že v případě katastru nemovitostí ta věc má příslušného vlastníka právě v okamžiku, kdy je jeho vlastnictví do katastru, do toho registru, vloženo, zatímco v případě registru vozidel jde jen o nástroj evidence a nepřísluší tomu, kdo je evidenčním orgánem, zkoumat, jakým způsobem následně jsou upravena práva k předmětu toho zápisu či té evidence.

Nemáme tím pádem jednotný zdroj informací, který bychom mohli pro ten registr vozidel využít.

V tomto směru tedy vidíme opravdu jako jediný možný zdroj budoucí a to je ta jednotná evidence exekucí, která by v tomto ohledu umožnila odrazit právě informaci úplnou, a počítat s tím dále, že pokud bude takhle zrcadlena v našem registru vozidel, stejně bude mít spíše informativní charakter. Zdůrazním proč protože my nemáme nástroj, jakým způsobem evidenční orgán, což je nejčastěji obec s rozšířenou působností, by i ten zápis mohla ovlivnit jinak než prostou informací. Pokud by ten, kdo ve lhůtě 10 dnů po uzavření kupní smlouvy i nadále trval na tom, že se to vozidlo zapíše do jeho vlastnictví, bude učiněn patřičný zápis v evidenci, v registru vozidel, tak tomu ten evidenční orgán nemá ani jak zabránit.